Takže zkusme se spíše zabývat změnou parametrů než nějakým radikálním škrtem. O studentech už jsem tady hovořila, ale dovolte mi ještě otevřít jedno téma, které si myslím, že je z pohledu České republiky velmi žádoucí, a poslední dobou je to taková Popelka, v podstatě se o tom vůbec nemluví. Já se budu pořád držet ale samozřejmě toho ubytování, protože pokud my zdražíme ubytovací služby z 10 na 21 %, no tak to opět bude mít samozřejmě dopad do těch reálných rodin. Prostě náklady, které ta rodina a velmi dobře to tady specifikovala kolegyně Alena Schillerová, jaké dopady to všechno bude mít do té domácnosti, a to tam ještě neměla ty věci, že prostě každý pracující má nárok na odpočinek a že by třeba rád navštívil některé krásné kouty České republiky, ale bohužel právě i tady se obrovským způsobem zdraží ubytovací služby z 10 na 21 %. To nejsou žádné drobné, to už jsou peníze, které skutečně všichni pocítí ve svých peněženkách.

Ale já žádné kampaně na podporu cestovního ruchu nikde nevidím.

Ale musíme samozřejmě například umožnit propagaci cestovního ruchu v zahraničí, pokud se otevírají nové linky a podobně. A jenom pro uklidnění pana místopředsedy, já jsem se snažila tady na začátku právě vyzdvihnout to, že místo toho, abychom tady řešili věci, které jsou palčivé, problematické a skutečně znovu tady apeluji na to čerpání evropských fondů v kontextu úplně ne dobré fyzičky státního rozpočtu, tak abychom si tyto věci říkali. Bod, který máme dnes na programu, můžeme projednávat v rámci řádné schůze, ten bod už je k projednání, projednáván byl, ale my si tady svoláváme mimořádné schůze k věcem, které můžeme projednávat i jindy, a ty nejpalčivější věci, kdy se tady ohrožují desítky miliard korun z evropských fondů, tak absolutně neřešíme. Pojďme se prosím zamyslet, zkusme si nehrát na opozici a koalici a zkusme začít pracovat pro blaho českých občanů a pro to, aby státní rozpočet byl zase v dobré kondici. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne. Přečtu omluvy, které dorazily.

Jako další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Jan Jakob. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuju, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, teď tady projednáváme pořad mimořádné schůze, která má jediný bod, a to je zákon o sdružování v politických stranách.

Mě tento způsob jednání fascinuje.

Za vás, když zrovna kolegyně Schillerová byla ministryní financí, tak tady byly absolutně rekordní schodky státního rozpočtu.

My jsme v něm jenom našli 70 miliard úspor.